Děkuji, pane předsedající.

Děkuji.

Tady v jedné větě povím, že všechny po mém jednání a spolupráci s MPO podporují výstavbu energetické infrastruktury. Připraví se pan kolega Kupka. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji. Já si tedy dovolím načíst celkem sedm pozměňovacích návrhů.

Prosím, máte slovo. Velmi stručně.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 5483. Je to stavba, která má stát 3 miliardy korun a prakticky libovolná investice do železniční trati Pardubice Česká Třebová jsou rozumněji vynaložené prostředky než jejich probagrování na tomto úseku Labe.

Děkuji. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane místopředsedo vlády? Není tomu tak. Pan zpravodaj?

V tom případě můžu ukončit i druhé čtení. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 7.